Proč to tak je a vracet se do minulosti.

Já myslím, že ta naše vědecká základna je výborná. I ten lék.

Ani Evropa.

A samozřejmě léky jsou důležité.

Někteří říkali, že si všechno dovezeme, že není potřeba.

Takže vrátit se nazpátek a napravit ty chyby.

Takže je tam plno věcí, které je potřeba řešit. Já bych doporučil spíš tu interpelaci na pana ministra Tomana. Děkuji. Požádám sněmovnu o větší klid a zároveň pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

Co to znamená? Máme poměrně značně snížené chovy hovězího dobytka a vepřového, tím pádem nemáme dostatek hnojiva, musíme tato hnojiva používat. Samozřejmě že ta produkce bude tomu snížení přímo úměrná a budeme se dostávat do čím dál tím větších problémů. Děkuji.

No tak to je zase otázka.

A je to lež. No a to je ten problém.

Takže příště.

Protože já se opakovaně setkávám se zástupci dotčených obcí těch lokalit, o kterých se dneska hovoří, a ty mají velké obavy v tom, že to úložiště může významným způsobem ovlivnit nejenom sociální dopady toho regionu, tzn. znehodnocení jejich majetku. Může to mít dopady na životní prostředí.